Prelazimo sada na Prijedlog državnog proračuna RH za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu s prijedlozima financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Rasprava je zaključena. Pregled amandmana dostavljen je elektronskim putem. Naglašavam da ćemo odlučivati samo o amandmanima koji su podneseni u skladu sa člankom 38. Zakona o proračunu a to su amandmani od 1 do 122. 25 amandmana nije bilo podneseno u skladu sa zakonom tako da o njima nećemo danas odlučivati. Sada bih molio predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, ovdje je ministar financija poštovani Zdravko Marić. Molim vas da krenemo. Ministre Marić, krećemo prvi je amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Vlada ne prihvaća navedeni amandman. Smatramo da su osigurana sredstva u državnom proračunu dostatna za provedbu svih mjera zaštite prava nacionalnih manjina. Podsjetit ću daje u okviru samog razdjela Vlada RH osigurano povećanje sredstava na aktivnosti savjeta za nacionalne manjine od nekakvih 8,4 milijuna kuna, također i ureda a isto tako ću podsjetiti da je Vlada donijela strateški dokument koji se zove Operativni program za nacionalne manjine u razdoblju 2017.-2020. koji predviđa realizaciju različitih vrsta projekata sa njenom dinamikom po različitim resorima. Uvaženi ministre, smatram da je tih 20 milijuna kuna više bitnije za zaštitu nacionalnih manjina nego što je za nabavu borbenih aviona. I evo prilikom pozivam sve zastupnike nacionalnih manjina da podrže ovaj amandman jer ovaj amandman je u njihovom interesu, znači u interesu je Srba, Mađara, Talijana, Roma, Bošnjaka, Albanaca, Čeha, Slovaka itd., da oni dobiju ta sredstava i stvarno bi me šokiralo ako bi glasali protiv toga da im se da 20 milijuna kuna više tim više što stalno ponavljaju da su stalno ugroženi i da ih treba štititi. I ako oni odbiju amandman, ispast će licemjerni, eto, hvala. Onda glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Sada prelazimo na amandmane Ministarstva financija, amandman broj zastupnika Bože Petrova, izvolite. Dakle, Ministarstvo financija kao nositelj aktivnosti koji se odnosi na izgradnju djela infrastrukture [[Upadica predsjednik: Kolega Pernar, molim vas mikrofon isključite.]] Hvala lijepo, dakle ne prihvaća se predloženi amandman, Ministarstvo financija kao nositelj aktivnosti koji se odnose na izgradnju infrastrukture graničnih prijelaza u cestovnom prometu, započelo je krajem 2012. s provođenjem pripremnih aktivnosti za izgradnju stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Metković. Tijekom provođenja pripremnih aktivnost ostvarena je dobra suradnja sa gradom Metkovićem u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Granični prijelaz je izgrađen sukladnom prostornom planu uređenja grada Metkovića i prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije te sukladnom izvršnom aktu za gradnju u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za … [[Govornik se ne razumije.]] lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Ministarstvo graditeljstva je 20. listopada izdalo privremenu uporabnu dozvolu te granični prijelaz pušten u rad 9. studenog 2017. Vlada RH također osnovala je međuresornu radnu skupinu za osiguravanje ulaska RH u šengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije, primjene šengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja. Međuresorna radna skupina kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na osiguranje ulaska RH u šengenski prostor. Vezano uz problem očekivanih zastoja u prometu na izlazu iz RH na koje ukazuju predstavnici grada Metkovića, međuresorna radna skupina zauzela je stajalište da će se isti rješavati u okviru stručne radne skupine koja će pratiti intenzitet prometa na graničnom prijelazu i poduzimati mjere za preusmjeravanje prometa u kritičnim vremenskim razdobljima povećanog prometa prema BiH-a, moguće je preusmjeriti promet prema graničnom prijelazu Nova Sela.

Poštovani ministre, meni je jako žao što je gradska vlast na čelu sa Stipom Gabrićem Jambom tako dobro surađivala sa Ministarstvom financija pa mogu slobodno reći da su izdali građane Metkovića iz razloga što su usvojili taj prostorni plan koji će sada oduzeti mogućnost građanima Metkovića da mogu normalno imati promet. Isto tako morate znati da smo u trenutku kada smo preuzeli dužnosti 2013. u nekoliko navrata upozorili upravo Ministarstvo financija, slali dopise na što nismo dobili odgovor. A osim toga Ministarstvo financija nam je tada uputilo i ovrhu na grad Metković a koju nisu poslali apsolutno nikada prije što je također jedna interesantna stvar pa smo na kraju trebali na pravni način tražiti zaštitu. Osim svega toga uputili smo Ministarstvu financija i prije i poslije prijedloge i stavove, također građana Metkovića kako bi se trebala izvesti promjena da ona odgovara i granično, adekvatnom graničnom prijelazu i da ona odgovara građanima Metkovića. Nemojte zaboraviti da je grad Metković tranzitni grad, da je grad Metković prije ovih izmjena koje ste donijeli imao 4 prijelaza, da u ovom trenutku ima dva prijelaza, da je MOST sada nakon ovih promjena udaljen doslovno 200 metara zračne linije i da možete očekivati veliku gužvu i na to smo sve upozoravali. Meni je također žao što je aktualna gradska vlast gdje evo HDZ upravlja, na kraju ipak dopustila da se granični prijelaz otvori. Dali smo vam mogućnost kako možete izmijeniti. I ja vas zaista molim i apeliram da to promijenite, da prihvatite, ako drugi mogu imati kvalitetan granični prijelaz, smatram da to može imati i bilo koji drugi grad uključujući grad Metković. Hvala. Molim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 3. zastupnika Domagoja Hajdukovića. Amandman se ne prihvaća. Novim, odnosno Konačnim prijedlogom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave kompletni prihod od poreza na dohodak se prepušta lokalnoj samoupravi i upravi.

Uvaženi ministre, da, prihodi će biti usmjereni u jedinice lokalne samouprave ali Vukovar i Slavonija su jedan od najpasivnijih gospodarski govoreći krajeva. Koliko takvih prihoda više će biti je teško reći. Osim toga gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je nedavno ukinuo sufinanciranje prijevoza vukovarski studenata pod, njegovo obrazloženje je bilo da od države ne prima više pomoći i da to grad više ne može sufinancirati. Ovih dva milijuna bi pomogli da se isfinancira upravo to jer neka je projekcija da oko milijun i 200 tisuća je potrebno za ovaj konkretni projekt. Mladi nam odlaze iz Vukovara, mladi nam odlaze iz Hrvatske, iz Slavonije pogotovo, ovo je bila jedna mjera kojom smo ih mogli pokušati zadržati budući da ovo je opća pomoć ali i u amandmanu je bila navedena namjenski.

Glasujmo dakle o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 4., isto tako zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, rekao sam već jedanput i ponoviti ću, Slavonija je jedna od gospodarskih najdevastiranijih krajeva Hrvatske, tome sada pridajemo i demografsku devastaciju. Osječko-baranjska županija tu prednjači po iseljavanju naših građana. Smatram, bez obzira na povećane prihode od poreza na dohodak, ja ne znam tko će te poreze uplaćivati ako svi odu. Zbog toga smatram da je potrebno održati tu pomoć barem na razini prošlogodišnje. Ako ništa ministre, pa pomozite svom županu koji je isto HDZ-ovac, koji je sa 11 upravnih odjela sada napravio 14, pa barem da se te plaće isfinanciraju novih HDZ-ovaca koji će dobiti funkcije i HNS-ovaca a da više novaca ostane za projekte razvojne i da zadržimo i mlade i stanovništvo u Osječko-baranjskoj županiji.

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Pa prelazimo na 5. amandman zastupnika Siniše Hajdaš-Dončića i Marka Vešligaja. Izvolite. Predloženo smanjenje financijskog plana SOA-e za razdoblje '18.-'20. u navedenom iznosu ugrozilo bi redovno funkcioniranje Agencije, podmirenje ugovornih obveza te onemogućilo odgovor na sve složenije suvremene izazove i nove zahtjeve u sustavu domovinske sigurnosti. Također napominjem, dakle, za problematiku elementarnih nepogoda, uz standardnu stavku koja stoji u državnom proračunu, naravno postoje sredstva proračunske zalihe, koja je uvijek usmjerena i namijenjena za te prigode, a u rebalansu proračuna za 2017. mislim da ste i svi skupa vidjeli kako se Vlada odnosi prema tim potrebama, obzirom na značajno povećanje koje smo pronašli, odnosno, na okolnosti.

Procijenjene štete od elementarnih nepogoda u zadnjem izvješću kojeg smo dobili Državnom povjerenstvu, za elementarne nepogode, za 2,3 milijarde kuna i to će se po nekim procjenama popesti na više od 3 milijarde kuna. Dakle, sa tih 100 milijuna nećemo sigurno moći to nadoknaditi i jasno je svima da taj iznos nije dovoljan, niti da razradimo elementarne nepogode, koje su se dogodile, međutim, trebamo sustav mijenjati. Ovaj minimalni iznos koji bi trebao biti svake godine, osiguran u državnom proračunu, da bi barem mogli nadoknaditi dio šteta koje su se desile u proteklim godinama, ali i ono št će se desiti u narednim godinama. Dakle, trebamo promjenu sustava, a za tu promjenu sustava, trebamo korektna sredstava, sredstava od 20 milijuna kuna to zasigurno nisu. Dakle, prvenstveno na poljoprivrednim kulturama, dakle, na nasadima voćnjaka, vinograda i na ostalim poljoprivrednim kulturama. Tako da, velim, iznenadilo me da to nema u proračunu i pozivam sve zastupnike da podrže ovaj minimalni iznos koji postoji. Proračun za 2017.g. nastavimo to i u 2018. i pokušavajmo to povećavati u narednim godinama, jer nažalost vremenske nepogode su danas nepobitna činjenica, nešto što nas očekuje i u budućnosti i moramo imati tu stavku osiguranu u proračunu. Glasujmo o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Amandman nije dobio potreban broj glasova, pa idemo na amandman povezan sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH. Tu je isto tako zastupnik Domagoj Hajduković, broj 6. Amandman se ne prihvaća. Naime, međuvladin mješoviti Odbor za zaštitu manjina između RH i Mađarske, postigao je jedan dogovor, da u sličnim projektima, dakle, Mašarska strana financira i sufinancira projekte koje su na Mađarskoj strani. Isto tako Hrvatska što se tiče, RH, u ovom konkretnom projektu, govorimo o narodnom kazalištu Pečuhu. Mi smo svoju obvezu financijsku ispunili još 2007. g. A što se tiče prava hrvatske nacionalne manjine, u 12 europskih država Vlada skrbi o njima, mislim da i brojke i sredstva koje se osgigurane u državnom proračunu, tome svjedoči. Pa ne mogu prihvatiti ovu konstataciju. Znam da postoje sporazumi koji se provode. Međutim, Hrvati u Mađarskoj su zajednica koja u svojim samoorganiziranjem i odnosom sa zemljom u kojoj žive, dakle, Mađarskoj, mogu biti primjer svim zajednicama Hrvata izvan RH. Mislim da je bitno pokazati konkretno i ovoj zajednici, da držimo do njih, da ih zemlje matica itekako cijeni i da im pomaže. Pomoći koju su primili iz RH su u pravilu samo simboličke naravi. Kako se borimo za naše sunarodnjake u BIH i u drugim državama, tako mislim da se trebamo boriti i za naše sunarodnjake u Mađarskoj. ovo je jedino hrvatsko narodno kazalište izvan granice, RH, koja ponavljam, se financira isključivo od strane Mađarske države. Sav doprinos koja je dala Hrvatska država je u pravilu onaj simboličke prirode ili pojedinačne inicijative Grada Zagreba itd. Mislim da bi usvajanje ovoga amandmana, barem na simboličkoj razini, pokazali da cijenimo rad tih ljudi i da na njih mislimo. Pristupimo glasanju o ovom prijedlogu koje Vlada ne prihvaća.

Prijedlog nije dobio dovoljnu većinu, sada idemo na amandmane usmjerene prema Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ovoga ljeta imali smo prilike gledati, zaista strašne prizore iz Dalmacije, velikih požara i heroja koji su se borili s tim požarima, vatrogasaca i dobrovoljaca, građana. Gledali smo zaista strašne prizore u kojem su vatrogasci na požarišta išli doslovno u antiknim vozilima i borili se sa požarima u antiknim, sa antiknim opremom. Imali smo prizore kada su vatrogasci sa fićama doslovno išli u borbu sa požarom, zato što druge opreme nemaju. Mislim daj e iznos od 4 milijuna kuna, na poziciji nabavke nove opreme i novih prometala simboličan u neku ruku. Dakle, nije dovoljan da se podmire sve obaveze, ali bi bio korak u pravome smjeru. Tim više moj prijedlog je bio da se to uzme sa stavaka ureda predsjednika Vlada i ureda Predsjednice. Budući da je predsjednica i obećala da će štedjeti, smanjiti ured, smanjivati izdatke, evo ja joj želim u tome pomoći, ali nažalost te stavke smo rastu. Prema tome, mislim da je krivo ne podržati ovaj amandman, baš zbog toga da ponovno ne bi svjedočili onakvim prizorima kakve smo svjedočili ovo ljeto, da naši vatrogasci nemaju se s čime, s kojom opremom nositi sa požarom. Pristupimo glasanju o prijedlogu amandmana kojeg Vlada ne prihvaća. Hvala. Prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova. Idemo na amandmane usmjerene Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Vidite da je moj amandman u skladu sa mojim pitanjem koje sam postavio tijekom rasprave kada ste proračun predstavljali i on je de facto jednak kao i amandman koji sam postavio prošle godine s time da sam prošle godine tražio vrlo simboličan iznos od nekih 50 tisuća kuna kako bi samo testirao stvarnu volju Vlade da uđe u meritum ovih amandmana koje mi predlažemo jer ja mislim da je ovaj amandman sam sebe opravdava. Ako shvatite da je, a znamo svi da je izvoz jedan od značajnih motora oporavka hrvatskog gospodarstva, a da državno tijelo koje podržava naše izvoznike u međunarodnim poslovima i Ministarstvo vanjskih poslova i da nema dovoljno novca za kvalitetan rad na ovom segmentu onda naravno svako bi podržao ovakav amandman. Da, ali to je strukovno udruženje poduzetnika, kompanija, tvrtki, dakle to nije ono što gradi Vlada. Ono što gradi Vlada je prvenstveno kod HBOR gdje pokušava financirati izvozne poslove i ono što radi kroz Ministarstvo vanjskih poslova pomažući u praktičnom smislu naše poduzetnike na međunarodnim tržištima. Danas sam predložio amandman koji je nešto većeg iznosa dakle onog kojeg stvarno i treba u tom segmentu hrvatske diplomacije da kvalitetno odrade svoj posao, a taj posao je dobro prihvaćen od hrvatskog gospodarstva i u tom segmentu smo dobili stvarno vrlo dobre ocjene hrvatskog gospodarstva. Ali znate i sami, vodite financije državne da svaka aktivnost ima svoj trošak, ima svoj iznos koji moramo osigurati da bi kvalitetno odradili ga. E upravo to sam ja ovdje predložio, očekujem da ćete ga odbiti jel jednostavno nitko nije ušao u meritum ovoga amandmana čisto zato što ga je predložila oporba.

Dakle ovdje je obrazloženje slično s time da se ovdje radi o amandmanu kojim se pokušava podići iznos sredstava koji je na korist bilateralnom dijelu gospodarske diplomacije. Dakle to su oni ljudi u veleposlanstvima uključujući veleposlanike koji u konkretnom smislu pomažu naše poduzetnike. Poduzetnici dobrim dijelom snose troškove svog angažmana u inozemstvu, ali ponekad naravno treba im i aktivan angažman hrvatske diplomacije, a taj angažman košta. Mnoge države u Europi su uvele sustav gdje naplaćuju od poduzetnika određene svoje usluge, mi taj sustav nemamo. Ali taj sustav govori da su potrebna sredstva za aktivnosti gospodarske diplomacije. Ako nemamo sustav naplate od poduzetnika onda moramo imati u proračunu predviđena dovoljna sredstva za aktivnosti gospodarske diplomacije jer jedino tako pokazujemo da smo ozbiljni, pokazujemo da sva državna tijela, da ju tražimo od njih da sudjeluju u realizaciji najvažnijih prioriteta i ove Vlade, a i države, a to je oporavak hrvatskog gospodarstva. To je baza iz toga kreće sve i novci za obrazovanje i novci za zdravstvo i novci za avione i za manjine i sve ostalo, dakle tu stvaramo materijalnu bazu i zato mislim da je investicija u gospodarsku diplomaciju kroz ove simboličke iznose gdje možemo povisiti njihov proračun ustvari investicija u oporavak države i u veću aktivnost Ministarstva vanjskih poslova koje se često kritizira da se samo bavi temama dalekim od hrvatskih građana, a ne onime koji direktno dotiču hrvatske građane. Ova aktivnost ministarstva na području gospodarstva i gospodarske diplomacije direktno dotiče hrvatske građane, zapošljavanje hrvatskih građana, proizvodnju hrvatsku, BDP i naravno posljedično veći porez od gospodarskih aktivnosti u hrvatski državni proračun. Pristupimo glasovanju o prijedlogu zastupnika Joška Klisovića kojeg Vlada ne prihvaća. Hvala. Sada prelazimo na amandmane usmene prema Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odgovarat će poštovana državna tajnica Nataša Mikuš Žigman. Izvolite. Stajalište Vlade je da se amandman ne prihvaća. Sredstva na ovoj poziciji su namijenjena za održavanje informacijskog sustava ministarstva temeljem sklopljenog ugovora za podmirenje troškova licenci, antivirusne zaštite, nabavku računalne opreme temeljem sklopljenog ugovora o financijskom leasingu i održavanje i nadogradnju postojećih aplikacija. Sredstva na poziciji obnove voznog parka su namijenjena za trošak goriva, tekuće održavanje zastarjelog voznog parka i zakup temeljem sklopljenog ugovora o Izvolite. Hvala lijepo. Ja ne mogu biti zadovoljan s ovim objašnjenjem. Na kraju oko Agencije za investicije i konkurentnosti na saborskom odboru sam iznio jasno stajalište da je neprihvatljivo da idemo u smjeru smanjenja sredstava s kojima agencija raspolaže s obzirom i na druge agencije susjednih zemalja koje intenzivnim ulaganjem u agenciju njihove agencije privlače značajno veća investicijska sredstva u svoje zemlje. Evo i samo povećanje BDP-a koje svi pozdravljamo kada ide puno ovisi upravo o intenzitetu investicija koje se događaju. Prema tome, ne možemo očekivati da će doći do porasta investicija ako nismo spremni ulagati upravo u mehanizme koji to osiguravaju. Prema tome tražim glasanje o ovome amandmanu. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Prelazimo na amandman broj 11. Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Sredstva na ovoj poziciji su namijenjena za pronalaženje trajnog rješenja zaštite zračnog prostora i ostvarivanje postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH. Do kraja 2017. godine će se donijeti odluka o mogućnostima i modalitetima razvoja sposobnosti i zaštite zračnog prostora nabavom višenamjenskih borbenih aviona. Sukladno tome predložena sredstva su neophodna za provedbu gore navedenog. Nisam uopće zadovoljan ovim objašnjenjem ministarstva. Jasno mi je da je ovaj amandman odbačen prije svega zato što se gleda čiji je, a ne kakav je. Amandman predlaže, dakle prebacivanje novca iz stavke borbenih aviona na stavku za HAMAG BICRO. Naš je stav, stav Živog zida da jako gospodarstvo više doprinosi nacionalnoj sigurnosti od nekoliko starih borbenih aviona. Treba naglasiti da, dakle i europski prosjek zaposlenih u tvrtkama dakle do 9 zaposlenika 65% gospodarstva je u tom sektoru. Prema tome, još mnogo toga treba uložiti, mnogo toga treba razviti uz sve ostale stvari kao što je rješavanje situacije u pravosuđu. Jer malo i srednje poduzetništvo je jedan od načina često jedini da Hrvatska izađe iz krize, da se razvije gospodarstvo, pokazuje to i statistika. Tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 12. zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, sukladno odredbama Zakona o HBOR-u temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga RH iz državnog proračuna. Do kraja 2016. godine u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 6,533 milijardi kuna. Na temelju Državnog proračuna RH za 2017. godinu do 31. kolovoza 2017. uplaćeno je 25 milijuna kuna i do kraja godine preostaje još plaćanje u iznosu od 25 milijuna kuna što znači da će do ukupnog iznosa od 7 milijardi kuna preostati za uplatiti još 417 milijuna. Gospođo državna tajnice i sami ste rekli 417 milijuna neće biti uplaćeno ni u 2018. godini. Intencija ovog amandmana je da zaštitimo proračunska sredstva jer smo vidjeli da HDZ i ministar Marić je prošle godine 400 milijuna kuna direktno dao Agrokoru preko Nadzornog odbora i da su ti novci u velikoj mjeri, ako ne i sve nepovratno izgubljeni za RH. Znači šteta direktno skoro 4 stotine milijuna kuna kroz pet direktnih kredita HBOR-a prema Agrokoru gdje na taj način u prenesenom značaju HBOR postao bankomat, odnosno kasica prasica Agrokora i Todorića u 2016. godini. Moja intencija u ovom amandmanu je da ne izložimo tom riziku 50 milijuna kuna koje Vlada RH namjerava sljedeće godine uplatiti u temeljni kapital do se ne promijene takve prakse da se izrazito rizičnim klijentima u privatnom vlasništvu šta je ustanovio i sam HBOR gospodine Marić, a to vi dobro znate. To vi dobro znate, ako niste znali prije, znate sada odobrio HBOR nakon šta je imao rizik 8. što je nedovoljno kvalitetno da bi se dao kredit.

I moja je namjera bila da se zaštititi. Znači, Nadzorni odbor nikad na taj način u vrijeme Zorana Milanovića i ove Vlade nije odlučio, to znate. Pa ako mislite da nije tako možete prvo gospodine predsjedniče zamoliti ministra da ne suflira.

Tražim glasovanje. Kolega Maras, ja vas molim svi se drže vremena da se držite i vi. Dvije minute je vrijeme. Molim vas kolegice i kolege ne dobacujmo nego glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Sada imam dvije ruke u zraku. Prvi je kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Klub zastupnika SDP-a traži stanku od 10 minuta zbog odnosa Vlade RH prema Hrvatskom saboru, odnosno zbog načina na koji je Vlada RH obrazlaže amandmane na proračun za 2018. godinu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista tražimo stanku od 10 minuta upravo da upozorimo i na ovu temu, a to je da je neprihvatljivost objašnjenja kojima Vlada komunicira odbijanje naših amandmana. Zbog suspenzije slobode govora u Hrvatskoj tražim stanku. Hvala.